Takovým opatřením může být v podstatě cokoliv, co by pomohlo přispět k odvrácení finančních potíží společnosti a jejího úpadku. Tak, jak cílem insolvenčního řízení je ochrana práv věřitele, preventivní restrukturalizace slouží ve prospěch společnosti, tedy dlužníka.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Klub ANO podporuje přijetí toho zákona. Jedná se o transpozici.

Je to reorganizace, ale jenom v rámci insolvence, což už je pozdě, už se řeší úpadek.

Děkuji. Děkuji. Není tomu tak. Pak tedy končím sloučenou rozpravu.